Dohoda je taková, že Poslanecké sněmovně připadnou posty vedoucích do Meziparlamentního shromáždění NATO, dále do Parlamentního shromáždění OBSE, do Meziparlamentní unie a do Středoevropské iniciativy. Děkuji pěkně. Paní poslankyně, páni poslanci, projednali jsme schválený pořad 2. schůze Poslanecké sněmovny, kterou tímto končím.